12.

Paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych stručně znovu uvedla návrh zákona. Cílem zákona je ochránit zranitelné nájemce, a to v případech, kdy selžou jiná opatření, jako je například možnost uhradit dlužné nájemné ze složené jistoty, nebo po dobu, kdy si nájemce bude vyřizovat poskytnutí dávek na bydlení ze systému státní sociální podpory a systému hmotné nouze, což může určitý čas trvat. V rámci minimalizace dopadů na pronajímatele nebyl nájemce nikdy zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením. Cílem tohoto zákona není odpustit nájemné. Cílem tohoto zákona je nemožnost podat výpověď z důvodu toho, že samozřejmě ti nájemci se mohou dostat do problémové situace se sníženými příjmy. Dále materiál řeší problém se splácením příjmů úvěru Státního fondu rozvoje bydlení.

Státní fond rozvoje bydlení má více jak 20 tisíc klientů, příjemců úvěru. A takovým třetím blokem zákona jsou opatření týkající se zákona o službách spočívající v prodloužení lhůt pro doporučení vyúčtování a případně i pro provedení finančního vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty podle zákona o službách. Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů služeb a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a proto se rozeslání vyúčtování opozdí. Nedodržení lhůty pro doručení vyúčtování je podle tohoto zákona velmi značně sankcionováno. Zároveň samozřejmě mnoho poskytovatelů služeb nemá dálkové odpočty, to znamená, pokud nemohou dneska navštěvovat ty lidi v bytech, tak jsou s tím samozřejmě spojené problémy. Návrh zákona byl Senátem projednán 16. dubna a k návrhu byly přijaty pozměňovací návrhy. Pokud by se daly rozložit, což ale nejde, tak s mnohými bych souhlasila. Bohužel ale vzhledem k tomu, že byl vlastně uplatněn pozměňovací návrh týkající se státních záruk, ke kterým je i zásadní nesouhlas Ministerstva financí, dovoluji si tedy požádat, aby byl návrh schválen ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.